Dobrý den.

Ano, 280 miliard dividend odchází do zahraničí každý rok a kolegové tady mluví něco... zdanění dividend.

Banky jsou různé.

A tady je unikátní šance na to, aby stát získal 100 % ČEZu.

To mám ze včera.

Tady se píše, Právo: